A pan ministr...

Tak pan ministr je přítomen v jednacím sále. Prosím, pane ministře, uveďte předložený návrh zákona.

Dovolte mi, abych zde uvedl návrh novely zákona o návykových látkách.